Můžeme hlasovat najednou nebo... Tak pardon, omlouvám se, budeme hlasovat tedy jednotlivě.

Návrh byl přijat.

Je to včera přerušený bod. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. A nyní bychom hlasovali o pevném zařazení bodů ze zdravotnictví.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Zákon o léčivech, bod číslo 9. Rozhodneme v hlasování číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pevné zařazení bodu číslo 9? Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh byl přijat. Veřejné zdravotní pojištění, bod číslo 10.

Z přítomných 115 pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přejdeme na bod číslo 15, což jsou pravidla provozu na pozemních komunikacích. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Nyní bychom se zabývali pevným zařazením bodů, které navrhl pan kolega Volný.

Pardon.

Můžeme hlasovat najednou?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Můžu nechat hlasovat najednou celý blok těch návrhů? Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat a úterní odpoledne začneme těmito pěti zařazenými body.

Můžeme hlasovat najednou? Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 42, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodu na úterý odpoledne. Kdo je proti? Děkuji vám. Omlouvám se Poslanecké sněmovně, řekl jsem jenom dva body, ale byl tam ještě bod číslo 32, který by byl zařazen.

Kdo je proti? Z přítomných 116 pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Ještě předtím mi dovolte, abych konstatoval omluvy, které byly doručeny až dnes ráno předsedovi Sněmovny. Poté paní ministryně Michaela Marksová na dopoledním jednání, čili bude přítomna na interpelacích.